Byly to neuvěřitelné boje.

Absolutně, absolutně nebyla řeč. Ale já jsem ráda, že jsme to nakonec udělali, ať už kompenzace pro kraje, města, obce, ať už změna RUDu, protože díky tomu dneska jsou v přebytku a díky tomu dneska nejsou úplně na kolenou, což by bezesporu mohli být.

Zhodnotili jsme si s kolegy, že hodina nám bude stačit. Takže kolegy poslance prosím, abychom se dostavili na klub k nám do Sněmovní 1, a tady avizuji, pane místopředsedo, že beru hodinu přestávku. Děkuji vám.